Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále připomínám, že body 110, Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky a 111, Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře, byly přerušeny dne 3. června tohoto roku po odhlasování návrhu na konání tajné volby.

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili dnes s tím, že návrh na konání tajné volby nebyl přijat. Volba by tedy měla proběhnout veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Nyní prosím předsedu volební komise, aby nás provedl veřejnou volbou. S přednostním právem se ještě hlásí paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.